Kako se u Zakonu o uzgoju domaćih životinja ni za jednu drugu životinju ne propisuje postojanje registra niti se određuju uvjeti za oplodne stanice, niti bilo kakvi drugi uvjeti držanja smatra se da je suvišno i protivno načelu jednakosti navedeno određivati za sivu pčelu. S druge strane, predlagatelj je u svom obrazloženju nacrta konačnog prijedloga zakona iznio kako se odredbe zakona koje propisuju pravila vođenja katastra pčelinje paše brišu radi otežane primjene u praksi. S druge strane predlaže se da se odredi pčelinja paša. Pojmovi katastar pčelinjih paša i pčelinja paša se sadržajno preklapaju. Kako se katastar pčelinje paše nije mogao odrediti i primijeniti jasno je da se ni pčelinja paša u praksi neće moći dovoljno egzaktno odrediti kako bi se osigurala pravna zaštita adresata ovog zakona. Jedinstveni registar domaćih životinja postojeća je baza podataka o uzgajivačima i posjednicima domaćih životinja, broju i lokacijama domaćih životinja. Stoga nije potrebno iz državnog proračuna RH izdvajati dodatna sredstva za evidenciju pčela i pčelinjaka, operativno provođenje pašnoga reda i pašne povjerenike. Time se za početak štedi oko milijun kuna godišnje koji se sada izdvajaju iz Državnog proračuna RH u korist Hrvatskog pčelarskog saveza na ime evidencije pčelara i pčelinjaka. Hrvatska poljoprivredna agencija nije u položaju tržišnog natjecatelja sa uzgajivačima i posjednicima pčela stoga ne postoji bojazan zloupotrebe osobnih podataka koje prikuplja za razliku od Hrvatskog pčelarskog saveza čiji članovi su konkurentni na tržištu sa adresatima prijedloga zakona. Državna tijela imaju u svakome trenutku uvid u lokacije pčela za slučaj ugroze zdravlja ljudi i životinja i to putem jedinstvenog registra o držanju životinja i broja koji se postavlja neposredno uz pčelinjak. Pojava nektara kod biljaka koji pčele sakupljaju radi proizvodnje meda je uvjetovana prirodom i zbog toga uvijek nepredvidiva. Stoga uzgajivači i posjednici pčela svoje odluke o mjestu postavljanja pčela često donose netom prije postavljanja. Internet omogućuje prijavu u svako doba uključujući i neradne dane. Danas spomenute udruge građana već primaju sredstva iz državnog proračuna. Tako Hrvatski pčelarski savez i Ministarstvo poljoprivrede su još 2017. sklopili ugovor u visini od milijun kuna kojim se Hrvatski pčelarski savez obvezao dodijeljena novčana sredstva za financiranje upotrijebiti za obavljanje poslova evidencije pčelara i pčelinjaka, praćenje proizvodnje i trženje meda pri čemu se pute spomenutih sredstava financira rad pašnih povjerenika. Za što su to porezni obveznici dali novce i to bez javno natječaja? Prvenstveno za obavljanje poslova evidencije pčelara i pčelinjaka i rad pašnih povjerenika. Zakona o poljoprivredi evidencija pčelara i pčelinjaka sastavni je dio jedinstvenog registra domaćih životinja. I tu evidenciju zapravo treba voditi ministarstvo. Inače jedinstveni registar domaćih životinja vodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i u taj registar su svi držatelji domaćih životinja dužni sami izravno prijavljivati broj životinja. Odakle onda ministarstvu zakonski osnov da prepusti udruzi građana prikupljanje podataka za evidenciju i da bez javnog natječaja sklopi ugovor o financiranju. Time dolazimo u situaciju da svi držatelji životinja svoje životinje prijavljuju izravno u JRDŽ putem aplikacije osim pčelara. Pčelari pak svoje životinje prijavljuju pašnom povjereniku, pašni povjerenik podatke prosljeđuje Hrvatskom pčelarskom savezu, zatim Hrvatski pčelarski savez prosljeđuje podatke ministarstvu i konačno ministarstvo u jedinstveni registar o držanju domaćih životinja. Ovaj lanac prebacivanja podataka košta građane najmanje milijun kuna godišnje. Pčelari su dužni jednom godišnje u prosincu obaviti dojavu broja košnica. Pčelara je prema navodima ministarstva oko 8.500, čak da ne postoji, a postoji elektronski pristup jedinstvenom registru o držanju životinja u kojeg posjednici izravno upisuju broj domaćih životinja, nego da je ministarstvo i zaposlilo jednu osobu za stalno da ručno upisuje u JRDŽ dostavljene podatke s bruto plaćom recimo od 6.600 kuna tada bi trošak bio najviše 100.000 kuna. Drugo što navodno radi Hrvatski pčelarski savez je praćenje proizvodnje i trženje meda. Ni jedna udruga građana nema pristup podacima o proizvodnji. Proizvođači nisu dužni niti bi trebali dužni dostavljati podatke nekoj udruzi o svojem poslovanju jer to zapravo predstavlja poslovnu tajnu.

Danas pak sukladno tom Pravilniku postoji obveza poljoprivrednika izravno elektronski dostaviti podatak o poljoprivrednoj proizvodnji. Dakle opet, unatoč postojećem državnom prikupljanju podataka, poreznici obveznici financiraju udrugu da radi isti taj posao još jednom. Bilo bi dobro i da nam ministarstvo može predočiti rezultat, dakle u obliku pisanog dokumenta o prikupljenim podacima o proizvodnji i trženju meda za sve godine od kada porezni obveznici navedeno financiraju. Dakle, statistike pokazuju da imamo drastično smanjenje broja pčelara i košnica u posljednje 3 godine, čime nam se smanjila proizvodnja meda, a povećao uvoz, najveći dio uvezenog meda je iz trećih zemalja, dakle, govorimo o Kini, koja nam plasira jeftin med upitne kvalitete. Uzroci gubitka pčelinjih zajednica mogu biti brojni. Kao što je već i spomenuto danas, klimatske promjene, primjena pesticida, neučinkoviti tretmani protivnametničkih bolesti, itd., itd. Promatrajući probleme hrvatskih pčelara, trenutno ne postoji uređen sustav kojim bi se sama djelatnost reorganizirala, olakšala, unaprijedila i uskladila u svim procesima koji je prate. Zakon je zapravo o ovome trebao voditi brigu, odnosno predlagatelj zakona, a ne o tome kako pogodovati pojedincu. Dakle, za kraj ću postaviti samo još jedno pitanje državnom tajniku. U čijem je doista vlasništvu nacionalna staklenka koju je Ministarstvo promovirao kao nacionalnu?

Izvolite.

Kolegice i kolega. Pred nama je u drugom čitanju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uzgoju domaćih životinja. Dakle, bazičan zakon je iz 2018. g. i sad kad čitate obrazloženje ovog Zakona, onda između stoji da se to radi zbog daljnjem unaprjeđenja nacionalnog zakonodavstva u području pčelarstva, da nasu propisani uvjeti za sivu pčelu koja je naša izvorna pasmina, da će se na taj način omogućiti zaštita i očuvanje genetike sive pčele na području RH, da će se osigurati pravna osnova za provedbu operativnog dijela poslova pašnog reda. I sve to onako, kad čitate, zvuči sasvim okej, onda pogledate malo zakon, zakon ima sve zajedno 7 članaka od kojih su ona 2 da su, zadnji da će ministar donijeti ovaj, pravilnik, a predzadnji, a zadnji kad stupa na snagu i onda odjedanput i u prvom čitanju, a bogme i u drugom čitanju, malo se iskonzultirate i malo vidite što se tu dešava na terenu. Pčele inače, ona je jedna zgodna životinjica koja je i u crtićima i u knjigama po, pa neke se iz djetinjstva sjećaju pčelice Maje, a jednako tako, i med ostavlja nekakav dobar okus, sve, ali ove izmjene i dopuna zakona ostavlja gorak okus u ustima nas svih. Dakle, postavlja se nekoliko pitanja koji su postavljeni i u prvom čitanju, a na koja pitanja nismo dobili odgovor. Prvo pitanje koje se postavlja je zašto. Kad je riječ o pčelama se ne koristi Hrvatska poljoprivredna agencija, koja može voditi računa i prikupljati podatke o uzgajivačima i posjednicama pčela, koji za razliku od Hrvatskog pčelarskog saveza, koji su članovi su konkurenti na tržištu, to nije i na taj način bi apsolutno izbjegli sve ove razgovore o kojima smo i koji i u repliki, i u prvom čitanju i u replikama, ukazivali. Ukaziva se na taj problem, dakle Hrvatski pčelarski savez je udruga. To je udruga koja je prema podacima koje imamo, učlanjeno niz članova i sad kad vidite, čl. 3 koji kaže da pašni red podrazumijeva način i uvjete korištenja i dodjele nad korištenjem pčelinje paše, uzimajući u obzir broj i smještaj košnica. I onda vidite da od 2008. g. se na području prostora RH Hrvatski pčelarski savez, dakle putem 125 pčelara imaju svojstvo paškog povjerenika. Ja vas pitam, pitam sve zajedno nas. Da li vam se ne čini kad dođe nekakav drugi, novi pčelar sa svojim košnicama i dođe kod tog pašnog povjerenika, da tu neće biti nekakvih želja da sačuva neki prostor za nekog ili da ima nekakve druge stvari i ne razumijem, zašto mi u zakonodavstvo, to stvarno ne mogu principijelno razumjeti, zašto u zakonodavstvo stavljamo u poziciju udrugu koja radi posao koje inače rade tijela s javnim ovlastima? Ovo nije prvi zakon u kojem vi to radite. Sjetite se kad je bilo u čitanju zakon o .../nerazumljivo/... izmjena Zakona o veterinarstvu, i tamo ste odjedanput krenuli u sustav javne uprave, odnosno javnih poslova koji je kod nas vrlo jasan, vi odjedanput uključujete udrugu koji rade određeni posao. Što kad jedan pašni, pašni povjerenik napravi zloupotrebu svoje pozicije? Koji je uopće postupak u odnosu na njega možete raditi? Točno nikakav, dakle on je član udruge, on ne odgovara za svoj niti dobar, niti loš postupak u sustavu javne uprave i tu smo priču završili. Ja zaista moram ponoviti, ne razumijem zašto ste u jedno zakonodavstvo uveli priču jedne udruge, tak svejedno hoće biti jedna, dvije ili tri udruge to se jednostavno ne radi. I doći ću do one teme koja je meni bila vrlo interesantna na koju sam ukazivala i u prvom čitanju, a ukazivat ću i danas. Dakle, vi ste odredbom čl. 5. rekli da do stupanja na snagu novog pravilnika iz čl. 1. ovog zakona ostaje na snazi pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše. Dakle, pravilnik o držanju pčela onemogućuje da se pčele drže na urbanim područjima. Onda kako kod nas u zakonu imate međusobno usklađeni ili neusklađeni zakoni imate zakoni koji su zakoni o komunalnim djelatnostima, temeljem toga svi gradovi rade svoj Zakon o komunalnom redu i između ostalog definiraju prostore na kojim se eventualno mogu držati životinje. I primjer Grada Zagreba, dakle na području Grada Zagreba ne možete imati urbano pčelarstvo ili držati ili imati pčelinjake.

Jel pčele ne znaju gdje je granica grada, pčele ne znaju gdje je grad, a gdje nije grad. Pčele kao što dobro znamo ide od cvijeta do cvijeta i onda kad imate na području grada zelene površine tamo su pčele. Pčele u Gradu Zagrebu imate u dimnjacima i onda se pozivaju ljudi koji su za to zaduženi kad vidite da imate pčele i onda oni te pčele moraju nositi negdje izvan granica grada jer se ne može neko baviti urbanim pčelarstvom na području Grada Zagreba. Pokazalo se da između ostalog drugi gradovi imaju to kao uopće ko nekakav iskorak, pa imate gradova koji na svojim odnosno države da budem precizna, glavni gradovi na svojim parlamentima imaju uzgoj pčela i onda proizvode med i onda kada pijete čaj ili već što u nekakvim restoranima imate taj med koji je rezultat toga i to govori zapravo o jednoj ekološki osviještenosti pojedinih gradova, a u Gradu Zagrebu je to zabranjeno. Mi smo u jednom trenutku kad govorim mi onda govorim o stranci GLAS išli sa zahtjevom da se promijeni to u odluci o komunalnom redu Grada Zagreba i to je izazvalo dosta žestoku raspravu u kasnim večernjim satima na Gradskoj skupštini i onda je rečeno, ali da i hoćemo, a naravno nisu htjeli, prije toga se mora to omogućiti zakonom odnosno bolje rečeno omogućite ovim pravilnikom o držanju pčela i katastru pčela koji je iz 2008. pa je onda u nekoliko navrata dopunjavan. Oni koji se bave uzgojem pčela govore da između ostalog uzgoj pčela služi i za ljude koji imaju određenih psihičkih problema, da je to ne samo što imate proizvod i zdravo i sve ostalo, mi to onak, to nama nije ni nešto presudno u prvom čitanju sam u dva navrata i na odboru, a kasnije i u plenarnoj raspravi pitala državnog tajnika dal se uopće o tome razmišlja.

Ono što zaključno hoću reći sljedeće, doći će jedan zakon u saborsku raspravu, relativno je jednostavan, čini vam se da tu nema nekakvih velikih prijepora no onda iza toga zapravo vidite da se nešto skriva odnosno skriva se jasna ideja da se zakonom regulira jednoj udruzi jasna mogućnost rada odnosno da 125 ovih pašnih povjerenika će imati neke mogućnosti i neke ovlasti, a stvarno i sve zajedno je dobro kad sve dobro funkcionira, sve zajedno je dobro kad nemamo prijepor, ali prvi prijepor će izazvati puno problema i uopće ne razumijem zašto ste išli sa izmjenom i dopunom zakona i to otvarali, osim ako to nije nečiji interes. Izvolite.

Da, ako to nije nečiji interes rekla je kolegica Mrak Taritaš. Pa do sad smo većinu vremena razgovarali o zakonima koje smo usklađivali s direktivama i uredbama EU. Vrlo nam se rijetko događa da na vlastitu inicijativu predlažemo ili određene zakonske izmjene ili čak nove zakone. Dakle, rekla bih u ovom kratkom mandatu koliko sam do sad svjedočila, a bila sam aktivna u većini rasprava da smo rijetko zakonodavno proaktivni. I onda se dogodi situacija da ovdje preuzimamo inicijativu što je pozitivna stvar, međutim ispada da u pozadini te inicijative leže nečiji interesi. O tome je već dosta bilo riječi danas i opravdano je bilo riječi danas i ja ću nastaviti postavljati to isto pitanje s dodatnim obrazloženjima jer mislim da prije nego što se odlučimo dati podršku ovom zakonu doista zaslužujemo mnoga obrazloženja, a bilo bi i korisnije kada bi zakonodavac bio toliko otvoren za raspravu i pravedan ili da povuče ove izmjene zakona ili da usvoji amandmane koje će vjerujem, većina oporbenih klubova predložiti. Dakle, u čemu je problem? Očito je, i mogli ste čuti u svim ranijim raspravama da postoji problem s ovim zakonom. Dakle, postoji nešto što tvrdi Hrvatski pčelarski savez koji nam se doduše obratio sa svojim priopćenjem tek danas, i postoji nešto što tvrde pojedini pčelari koji već neko vrijeme pokušavaju doći do saborskih zastupnika kako bi ih uputili na potencijalne probleme i malverzacije koje mogu proizaći iz ovih zakonskih izmjena ako one budu usvojene. Što nas navodi na sumnju da su pojedini pčelari koji su nam se obratili, možda doista i u pravu za razliku od Hrvatskog pčelarskog saveza? Prvo, jučer se konačno u Saboru ukazala ministrica. Prije nego što sam joj postavila pitanje o nepoštenim trgovačkim praksama, napomenula sam da bismo je svi rado vidjeli i danas kada je doista primjereno da ona bude u Saboru jer se govori i o velikim izmjenama Zakona o poljoprivredi. Dakle resorna ministrica na svom temeljnom zakonu, a govori se i o ovom zakonu o domaćim životinjama koji je manji ali nije nimalo beznačajan. Ministrica je odgovorila da ona ranije nije mogla biti prisutna jer je bila u Bruxellesu. Dakle, zar je danas opet otputovala? Zašto ovdje nema ministrice? Usudit ću se pretpostaviti da ministrice nema a smatram da ne postoji obaveza koja je važnija od ove da pred Saborom obrazlaže svoje temeljne zakone, zato što zna da će ovdje biti problema. Druga stvar koja navodi na sumnju je činjenica da evo, baš ovaj mali zakon o nečemu što zvuči tako benigno, a to je rješavanje nekakvih zakonskih uredbi koje bi pomogle uzgoju sive pčele i našim pčelarima, baš zadnji na rasporedu, u trenutku kada znamo da većina medija saborsku raspravu više ne prati, jednako kao što nemaju ni priliku hrvatski građani osim onih koji imaju saborsku televiziju, a takvih je manjina, ako je uopće i prate, dok oni koji su dobili zadatak popodnevnog praćenja od strane naše informativne agencije, s obzirom na tip teme koji toliko politički potentan osim ako ne uđete u sam sadržaj, i na način kako se obično popodnevne rasprave prate, možemo očekivati neko šturo obrazloženje u kojem će se spomenuti prva dva, tri kluba i tako će cijela ova rasprava pasti u zaborav. A to onaj ko radi raspored u Saboru, itekako dobro zna. Znači, niti je došla ministrica a sama rasprava o zakonu gurnuta je na kraj u popodnevne sate. I tako bi sve ovo što mi danas govorimo, trebalo proći nevidljivo. Osnovni politički problem s ovim zakonom, neovisno o tome tko je u pravu od onih koji su nam se obratili je što postoji jedan saborski zastupnik koji sudjeluje u ovoj vladajućoj većini a koji u ovom zakonu bi trebao ostati suzdržan a da je imalo morala u politici. To je saborski zastupnik Bilek. Zašto bi on trebao ostati suzdržan? Zato što je bio pčelarskog saveza u onoj fazi kada je on bio optužen za subvencijske prevare. I gdje onda dolazimo do problema? Dakle, ovdje za ovom govornicom, otvoreno pozivam navedenog saborskog zastupnika s obzirom na njegovu direktnu i interesnu upletenost u Hrvatski pčelarski savez, da pored jedne moralne poruke, ostane suzdržan. Problem je u tome što onda većine više nema. A nije naš zadatak ovdje držati većinu i tek sada vidimo što znači imati tako tanku većinu. Dakle, ukoliko bi morala u sabornici bilo, ovaj se zakon ne bi mogao izglasati jer većina bez tog jednog saborskog zastupnika, nije dovoljno snažna. Što će se doista dogoditi, kako će se ova situacija raspetljati na glasovanju koje će biti tek idući tjedan pretpostavljamo, vidjet ćemo, no sudeći po dosadašnjoj praksi, vjerojatno o moralu nitko neće razmišljati, a ruke koje trebaju use dignuti će se dignuti i time će sve ovo što mi govorimo, pokazati se suvišnim odnosno past će na neplodno tlo. Dakle, kada govorimo o medu i o pčelama u Hrvatskoj, treba znati da načelno med je ona sorta s kojom imamo veliki problem na razini cijele EU-a jer je barem 1/3 dokazanih prevara upravo u distribuciji odnosno u pripravljanju meda. A oko 50% meda se uvozi iz Kine. U Hrvatskoj imali smo i imamo još uvijek, sve mogućnosti da budemo samodostatni. Naravno to ne sprječava tržište da nabavlja i različite druge proizvode jer nismo dovoljno zaštitili i regulirali našu proizvodnju meda, o tome je govorila i saborska zastupnika Petir, mogli smo smanjiti barem PDV na med kako bismo pomogli našim pčelarima kojih je doista i mnogo manje u odnosu na broj košnica, što pokazuje da se može itekako raditi na tome da se njima pomogne u pojačanju njihove proizvodnje. Mi ne znamo koliko Hrvati konzumiraju meda godišnje, Grčka i Austrija prednjače na razini Europe sa 1,7 kg po stanovniku dok prosječno Europljani konzumiraju 0,7 kilograma. S obzirom na našu tradiciju i tradiciju uzgoja meda, za pretpostaviti je da Hrvati konzumiraju velike količine meda, zbog toga ovaj zakon nije nimalo nevažan jer će on na neki način odrediti kako se vlast postavlja prema pčelarima hobistima i do koje mjere dozvoljava da određena udruženja koja su bila optužena za malverzacije, imaju pregled i monopol na tržište. Ovdje je već rečeno i ja ću to ponoviti da ono što se s ovim događa je da jedna udruga koja je konkurent na tržištu odnosno obična udruga građana koju čine oni koji također proizvode med za tržišne potrebe dobiva privilegiju u odnosu na sve ostale proizvođače meda. Potpuno je nejasno zašto se to tako mora urediti, pogotovo ako imamo u vidu činjenicu da ta subvencijska prevara, o kojoj je ovdje više puta bilo riječi, još uvijek nije dobila pravorijek, a mi ne znamo zašto nije dobila taj pravorijek. Sve što mi znamo je da je ministrica od toga oprala ruke jer kao što je sama na sjednici odbora rekla „ona je proslijedila sve dokumente nadležnim tijelima“ i tako to, kao i mnogo toga što se tiče subvencijskih prevara, što može biti i puno veće od ovih milijuna koji su se do sada spominjali, ostaje u nečijoj ladici. Zbog čega? Ponovo nitko nije odgovoran. Budući da ću sada ionako imati pojedinačnu raspravu, ovu raspravu u ime kluba zaključit ću s time da je korisno da budemo zakonodavno proaktivni, no vrlo je štetna poruka ukoliko se to događa samo kada od toga neki konkretni subjekt može profitirati.

Dobro, znači nastavit ću s ovom temom, ponovo ću izraziti svoje negodovanje time što je ova rasprava gurnuta popodne, a postoje ozbiljni problemi koji se tiču i korupcije koja je temeljni problem hrvatskog društva, a pronalaze se unutar ovih zakonskih izmjena zato što ako uopće ne ulazimo u ono što nam nije u potpunosti poznato, a to koja je strana od dvije suprotstavljene strane pčelara koji su hobisti i Hrvatskog pčelarskog saveza u pravu da se nalazimo u situaciji u kojoj ono što je sigurno to je da postoji određena subvencijska prevara koja je već dokazana i ne može se tek tako reći, pa novci su vraćeni, to nije dovoljno. Dakle, postoji nešto za što je netko odgovoran tko je pogriješio unutar Hrvatskog pčelarskog saveza. Dakle, sada kada se hrvatski saborski zastupnici bune protiv toga da taj isti savez dobiva veće ovlasti ovim zakonskim izmjenama onda nije problem u njima, niti su oni pod ičijim utjecajem nego treba uprijeti prstom u onu osobu koja je bila dio tih istih prevara, a ta osoba će se sada naći unutar vladajuće većine. I što ako se ona usudi biti moralna, pa se izuzme iz odlučivanja o ovom zakonu, hoćemo li srušiti vladu? Kako onaj tko je dio cijelog tog procesa subvencijske prevare koji nije do kraja procesuiran na nadležnim tijelima može odlučivati o zakonu koji će dati veće ovlasti istoj toj instituciji unutar koje se ta prevara događala. Na nama nije da arbitriramo, na nama nije da ulazimo u različite argumente strana koje nam se obraćaju i zauzimamo nekritički stav, al na nama je da provodimo neke jasne principe u djelo na kojima počiva demokracija i antikorupcija i uopće djelovanje HS i u tom smislu mislim da je ovdje pozicija saborskih zastupnika za koje bi se trebali zalagati nedvosmislena. Dakle, ono što treba učiniti je jednostavno ne dozvoliti da tolike ovlasti preuzme udruga građana, dakle udruga, stoga što je ona s jedne strane udruga, a s druge strane kao što je poznato optužena za korupciju koja nije do kraja procesuirana. Znači neki od argumenata u koje ću ovdje ući, a koji se ovdje govore i tiču se pašnog povjerenika koji bi trebao procijeniti koliko košnica može biti na određenom području zbog čega su se i mijenjale određene, određeni zakonski članci, dok postavljaju se u pitanje jer je teško reći na koji bi način oni to isto mogli učiniti. S obzirom da je naš primarni resurs med, a med je kao što je i ovdje djelomično spomenuto rezultat nebrojenog mnoštva prirodnih varijabli, tlaka zraka, postotka vlage u zraku, zemlji, samoj biljci, količini sunca, osunčanosti, temperaturi, vjetru, oblacima, jačini i sposobnosti same pčele i nebrojenim drugim prirodnim varijablama na koje nemamo utjecaja. Ne postoje znanstvena istraživanja o mogućnostima konkretnog prinosa meda na određenom području. Pitanje je hoće li se to ikada i moći metodološki precizno izmjeriti jer nemamo mogućnost kontroliranja svih prirodnih varijabli, što bismo svakako htjeli učiniti. Znači ista mikrolokacija, isti broj stabala, pojednostavljeno jedne godine da karikiram 500 kg meda u mjesec dana, druge godine 10 tona meda u samo 5 dana. Zbog toga se i ove izmjene i ovlasti koje se daju pašnim povjerenicima stavljaju u pitanje. A nije zgorega spomenuti da je sličan manevar pokušan 2018., ali isto nije prošlo. U tom smislu vrijedi zaključno spomenuti da treba dobro razmisliti što učiniti s ovim zakonskim prijedlogom. Pozvat ću još jednom onog člana vladajuće većine koji je u direktnom sukobu interesa da se suzdrži od glasovanja, a ostale saborske zastupnice da ne daju olako ovlasti konkretnim udrugama građana, čime ih stavljaju u privilegiranu tržišnu poziciju u odnosu na sve one ostale nezaštićene subjekte, medare čiji rad moramo podupirati.

Ono što nas treba zanimati, da se ovaj posao obavlja stručno i pod nadzorom. Obzirom da ovo nije jedino iskustvo jer i za druge životinje postoje uzgojni programi i provode ih ovlaštena uzgojna udruženja, primjerice, za autohtonu pasminu konja hrvatski posavac, to radi njihov savez, a hladnokrvnjaka to radi njihov savez. Dakle ovo nije nikakva inovacija, nego se sad kroz zakon ustvari legalizira ono što oni ionako provode već godinama i rade taj posao dobro i stručno i matica, i Udruga uzgajivača matica i Pčelarski savez, dakle mislim im tu stručnost ne možemo osporiti. Kako ste u svom izlaganju bili spomenuli pitanje PDV-a na med, ja sam tu inicijativu uputila ministru Mariću, dobila sam odgovor da je u tijeku izrada analize jer su i drugi zastupnici upućivali neke prijedloge za smanjenje PDV-a na određene druge [[Upadica: Hvala.]] proizvode tako da se očekuje kroz sljedeći [[Upadica: Hvala lijepa.]] krug rasterećenja informacija o tome. Što se tiče ove inicijative o smanjenju PDV-a na medicinskih koji svesrdno podržavam jer smatram da je s obzirom na naše resurse i mogućnosti, pa i interes u Hrvatskoj koji postoji za proizvodnju meda, riječ o našoj komparativnoj prednosti u odnosu na ostatak EU, gdje, ne samo da možemo doprinijeti zdravom životu i jednom kvalitetnom hobiju, ali i ozbiljnoj poslovnoj aktivnosti, nego od toga možemo kao država profitirati, tako da taj dio svakako pozdravljam. Što se tiče ovog drugog dijela gdje postoje druge udruge koje se bave u pogledu drugih životinja time da reguliraju način postupanja s njima, to je djelomično istina, međutim, ovdje imamo specifičnu situaciju, prvo, razlika je u tome da li udruge nešto rade i rade to dobrovoljno, ovisno o njihovom članstvu i kada učinimo zakonsku izmjenu, da one budu jedine koje to smiju činiti, a drugo, mi ovdje imamo ozbiljan problem kriminala koji još nije do kraj procesuiran. Sad je na redu gđa. Marijana Petir.

Pred nama su zakonske izmjene kojima se predlažu određene administrativne i stručne poslove na neki način koji se odnose uz uzgojna udruženja matice pčela, operativni poslovi koji se odnose na pašni red, povjeriti onima koji to ionako već rade godinama i taj posao znaju obavljati na stručan način. Sve sa ciljem da bi se siva pčela očuvala u svim njenim važnim ulogama. Pa zato što je oprašivač koji ima ključnu ulogu u održavanju biološke raznolikosti i u proizvodnji hrane. Pitanje položaja i zaštite oprašivača, pitanje je koje je puno šire od onog što smo danas ovdje slušali, od samog registra ili pašnog reda i to posebno ako znamo da provedene aktivnosti zaštite oprašivača, kako kod nas, tako i u drugim državama članicama EU, nisu ispunile svoju svrhu, to je posvjedočio i nalaz Europskog revizorskog suda iz srpnja prošle godine. Osobno se ponekad, kad čitam i ta europska i hrvatska izvješća o bioraznolikosti, o stanju zaštite okoliša, a načinu upravljanja našim prirodnim bogatstvima kojima se s pravom Hrvatska ponosi, zapitam koliko ustvari mi ozbiljno kao društvo shvaćamo promjene koje se oko nas događaju na tom klimatskom i okolišnom planu, koliko smo svjesni našeg utjecaja na te promjene i koliko smo svjesni da naše aktivnosti koje provodimo ustvari mogu izazvati disbalans u prirodi, a to je upravo situacija s oprašivačima koje uzimamo zdravo za gotovo i mislimo kako to nije naš problem i neće na nas utjecati. Druga strana ove priče je sinergija koja je potrebna između poljoprivrednika i pčelara kako bi se izbjegle situacije kojima smo nažalost svjedočili kad je riječ o pomoru pčela u Međimurju i to upućuje da nam je potrebna i sinergija između stručne i znanstvene javnosti, ali i savjetodavne službe koja će prenositi znanja koja ima o potrebnim aktivnostima kako bismo adekvatno zaštitili oprašivače, uključujući i sivu pčelu. Govoriti o pčelama, a ne govoriti o medu, bio bi sasvim sigurno veliki propust, a ono na što ja još jednom želim upozoriti su manipulacije i prijevare koje se događaju s medom koje treba zaustaviti, hrvatskim pčelarima treba dati punu podršku, treba omogućiti potrošačima dostupnost svih informacija o podrijetlu i kvaliteti meda. Otpor koji se pruža u usuglašavanju direktive o medu na europskoj razini ne treba, s druge strane, nas u Hrvatskoj obeshrabriti da mi sami poduzimamo neke aktivnosti kako bi dali potporu našim proizvođačima i pojačali aktivnosti vezane uz kontrolu podrijetla, kvalitete i zdravstvene ispravnosti meda i, isto tako, uveli neke ciljane programe na zaštiti pčela i jačanje uloge pčelara. U Hrvatskoj postoji više ovlaštenih laboratorija koji imaju akreditiranu jednu ili više metoda za analizu kvalitete meda, a pčelari su me izvijestili kako se med na analize šalje izvan RH jer kod nas ne postoje dostatni kapaciteti za obavljanje tih analiza, posebice kad je riječ o medu kojeg izvozimo i koje mora proći kontrole u referentnom laboratoriju kakvog Hrvatska nema. Tad se uzorci šalju u laboratorij u Bremenu, što predstavlja znatno financijsko opterećenje za pčelare i iz tog razloga su oni više puta adresirali potrebu uspostave referentnog laboratorija za analizu kvalitete meda u Hrvatskoj. Kako trenutno ne postoji mogućnost znanstveno utemeljenom metodom utvrditi izvornost određenog proizvoda odnosno hrane, meda, maslinovog ulja, sira, vina, pršuta, u Centru za sigurnost i kvalitetu hrane na čijoj se uspostavi radi, a nositelj je Nastavni zavod za javno zdravstvo, provodit će se znanstvena istraživanja temeljena na prikupljanju uzoraka tla i vode s ciljem utvrđivanja karte izotopa odnosno u svrhu određivanja izotopnog omjera karakterističnih elemenata sa ciljem izrade informacijske baze hrvatskih autohtonih i ekoloških prehrambenih proizvoda čime će se ostvariti preduvjeti za njihovu prepoznatljivost na domaćem i inozemnom tržištu. Rezultati te aktivnosti bit će izrada hrvatskog peludnog atlasa koji će biti važan alat u analizi meda i suzbijanju prijevara sa medom. Poštovana zastupnice Petir, pa vi ste kao zastupnica u Europskom parlamentu poticali našu proizvodnju iz naših polja i stoga me jako čudi sad što vi podržavate ovakav zakon gdje se ograničava proizvodnja meda, gdje ne podržavate pčelare i time se štiti, time se čini velika gospodarska šteta našim pčelarima jer na šta mi ukazujemo je to da ti povjerenici koji su imenovani od strane udruge građana Hrvatskog pčelarskog saveza ne mogu svojom voljom odlučivati tko, gdje, kada, koliko svojih košnica može postaviti na svoju ili na neku tuđu nekretninu. Ovaj zakon ni na koji način ne ograničava pčelare u njihovoj aktivnosti niti ne ograničava proizvodnju meda. Moja zalaganja za potpore pčelarskom sektoru su opće poznata zato što je mojim amandmanom koji je usvojen na europskoj razini se uvode potpore po pčelinjoj zajednici u novoj zajedničkoj poljoprivrednoj politici, a da ne govorimo kolike sam grupe pčelara iz Hrvatske vodila u Bruxelles, predstavljala njihov med pa čak i pred princom Albertom iz Monaka. Dakle, postoji pravilnik o pašnom redu i nitko samovoljno ne može odlučivati bez kriterija da li se netko nekom sviđa ili ne sviđa nego se zna na koji način se uspostavlja pašni red i koja je uloga onih osoba koje u tom postupku sudjeluju.

Vratite vi nama mogućnost dodatnih replika pa neće biti potrebe za disciplinskim opomenama jer očito ima potrebe za diskusijom izvan ovog pravilnika koji bi također trebalo srušiti na Ustavnom sudu, a nadamo se da će se to jednom i dogoditi. Uvažena zastupnica Petir pitala bih vas kako komentirate činjenicu da postoji jedinstveni registar domaćih životinja koji je postojeća baza podataka uzgajivačima i posjednicima domaćih životinja, broju i lokacijama domaćih životinja. Dakle, postoji taj registar. I zašto onda iz Državnog proračuna RH izdvajati dodatna sredstva za evidenciju pčela i pčelinjaka, operativno provođenje pašnog reda i pašne povjerenike jer ukoliko to ne bismo činili nego bismo koristili ovaj registar koji imamo za početak bi uštedjeli barem milijun kuna godišnje koji se sada izdvajaju u korist Hrvatskog pčelarskog saveza upravo na ime te evidencije koja se može činiti i unutar tog postojećeg registra domaćih životinja.

Hvala vam gospodine potpredsjedniče. Pa sad se moram i ja nadovezati na ovu raspravu o Poslovniku premda mi to prvotno nije bila namjera. Koliko ja znam Predsjedništvo Hrvatskog sabora je odlučilo odnosno donijelo odluku i pozvalo sve klubove da predlože izmjenu postojećeg Poslovnika o radu Hrvatskog sabora jer je i više klubova i više zastupnika izrazilo svoje neslaganje sa pojedinim odredbama. I koliko sam informirana to je u nekoj fazi procedure, dakle pretpostavljam onda da su i vaši predstavnici kluba u tom sudjelovali pa ćemo vidjeti kakav ćemo na kraju uradak dobiti i da li će nam taj novi Poslovnik omogućiti jednu drugačiju možda konstruktivniju raspravu tamo gdje za to postoji prostor, ali isto tako i otkloniti one doista nekonstruktivne rasprave i stanke koje se možda zloupotrebljavaju više nego što bi to bilo potrebno.

Poštovani gospodine potpredsjedniče sabora, kolegice Petir, mene zanima što je točno rekao nalaz Europskog revizorskog suda, nisam to baš pratila, to nije neko područje kojim se ja bavim, a mislim da tamo ima interesantnih stvari barem sam ja tako, ovako sakupila nešto informacija. Hvala vam lijepa zastupnice Grba Bujević, pa da inače su izvješća revizorskog suda jako interesantna jer je riječ o nezavisnom tijelu koje u stvari kontrolira na koji način se financije EU namijenjene određenom području distribuiraju i da li su te mjere u koje smo uložili financijska sredstva dale rezultate. Ja sam imala prilike osobno sudjelovati u raspravi koja je primjerice bila vezana uz mlade poljoprivrednike gdje se izdvajaju izuzetno visoka financijska sredstva kako bi se pomoglo generacijskog obnovi sela. Revizorski sud je analizom tih mjera u stvari zaključio da unatoč toj velikoj volji i visokim izdacima sredstava nismo uspjeli postići generacijsku obnovu jer novac nije dovoljan potrebno je još uvesti neke druge instrumente. Slična stvar je kad govorimo i o oprašivačima. Dakle, mi imamo određene mjere koje smo osigurali kroz zajedničku poljoprivrednu politiku i koje dajemo upravo u tom segmentu. Uz to naravno treba uzeti u obzir okolišne i klimatske aspekte, a jasan je utjecaj i pesticida [[Upadica: Hvala lijepa, vrijeme.]] i neonikotinoida na pčele.

Zahvaljujem potpredsjedniče sabora. Nakon prvog čitanja Prijedloga Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uzgoju domaćih životinja ostalo je niz otvorenih pitanja glede usklađenosti ovog pitanja sa Ustavom RH, Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016., Ugovorom o funkcioniranju EU-a i svrsishodnosti prijedloga zakona. U Konačnom prijedloga zakona o izmjenama i dopuni povrh toga je dodano da se na snazi ostavlja Pravilnik o držanju pčele i katastru pčelinje paše koji je sam protivan Ustavu RH. Pčelinja paša predstavlja izvor meda. Dakle, to je bilje koje suština proizvodnje i izvor nabave za proizvođača meda. Ukoliko se ovlasti udruga građana da određuje ili ministar odredi kako će proizvođači koristiti tu pašu, tko će koristiti tu pašu i s kojim brojem košnica, to predstavlja ograničavanje i nadzor proizvodnje i time se vrši podjela tržišta izvor nabave. Stoga davanje citiranih ovlasti jednoj udruzi građana ili propisivanje od strane ministra, nužno ima ako ne i za cilj, onda barem za posljedicu sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnoga natjecanja. Prema odredbi čl. 9. stavka 3. Pravilnika, povjerenik izdaje pčelaru suglasnost za smještaj pčelinjih zajednica na obrascu iz Priloga 1. koji je tiskan uz ovaj pravilnik i njegov je sastavni dio. Navedena suglasnost ima svoje odluke rješenja o pravu da netko stavi svoje pčelinjake na svoju ili tuđu zemlju. Iz navedenog je vidljivo da povjerenik odlučuje o nečijem pravu, konkretno o pravu nekoga da se smije smjestiti pčelinjake na nekom zemljištu. Iako povjerenik nije državno tijelo ili sa javnim ovlastima te je time povrijeđeno pravo jednakosti ljudi pred zakonom iz čl. 14. stavka 2. Ustava. Da vam pojasnim. Pčelar se obraća povjereniku da bi pčele dovezao na neko područje, podnosi zahtjeve, bez ikakvih kriterija, samovoljnom povjerenika, pčelaru ovisi dobivanje suglasnosti. Ukoliko mu ne izda suglasnost, isti nije dužan dati objašnjenje niti postoji žalbeni postupak zašto odbija pčelara. Kako su pčelari konkurencija drugima udrugama, pašni povjerenik je kao štit pašnih resursa pojedine udruge pčelara. Bez obzira što resursi radije propadaju, udruge su spremne zabraniti na samoprozvanom svom području dolazak pčelara. Tako imamo situaciju da čak i vlasnik zemljišta ne može postaviti pčele na svoju lokaciju jer mu suglasnost nije dao pašni povjerenik. Pravilnikom o držanju pčela koje ministarstvo prenosi iz starog zakona, propisane su udaljenosti između puta, od susjeda, prerađivačke, turističke djelatnosti, stacioniranog i selećeg pčelinjaka. Kada se radi o stacioniranom pčelinjaku, drugi pčelinjak mora biti udaljen 500 metara. Što znači ta odredba? Npr. vlasnik parcele koja je udaljena 300 m od stacionara koji želi imati pčele na parceli, ne može svoje pčele držati na njoj jer pravilnik propisuje minimalnu udaljenost od 500 metara. Ova odredba se kosi sa Zakonom o vlasništvu jer se onom drugom vlasniku zabranjuje uporaba parcele za držanje pčela. U načelu, trenutni Pravilnik o držanju pčela koji je prenijet iz 2008., apsolutno je nezakonit i neustavan. Nadalje, navedenim odredbama, ministar je dao ovlaštenje HPS-u da vodi evidenciju pčelara i pčelinjaka te povjereniku da prikuplja podatke za evidenciju iako nigdje u Zakonu o uzgoju domaćih životinja nije dano ovlaštenje ministru da daje ovlaštenje nekim drugim pravnim i fizičkim osobama da vode evidenciju pčelara i pčelinjaka niti da prikupljaju podatke za evidenciju pčelara i pčelinjaka. Pravilnikom se omogućuje jednoj udruzi da prikuplja podatke od osoba koje nisu članovi i koji su u tržišnom natjecanju sa članovima udruge i to ne bilo koje podatke nego podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu, kao što su proizvodni resursi, veličina gospodarskog subjekta, broj pčelinjih košnica, lokacije itd. Stoga ovakvo ovlaštenje iz pravilnika predstavlja apsolutno kršenje prava pojedinca na poslovnu tajnu. Postoji i velika vjerojatnost i ozbiljan rizik za prava i obveze pojedinaca jer obrada ovih podataka može dovesti do diskriminacije i financijskog gubitka.

Ne postoji razlog zbog kojeg pčelar ne bi izravno dostavio podatke u jedinstveni registar domaćih životinja na način kako ih je dosada dostavljao podatke sukladno propisima kojima je reguliran registrom. Pitanje seljenja pčelinjih košnica i kako da država kontrolira gdje se te košnice nalaze u bilokom trenutku, vrlo lako se može riješiti tako da se pčelare obveže da elektroničnim putem dostave te podatke u već postojeću bazu, sve to na isti način na koji uzgajivači drugih domaćih životinja redovito dostavljaju promjenu broja stoke.

Poštovana zastupnice Nikolić, vi ste rekli kako pčelari neće moći na svoje zemljište koje je njihovo vlasništvo, postavit svoje pčele, što nije točno. Mi smo jučer o tom detaljno raspravljali na Odboru za poljoprivredu i tražili smo očitovanje predstavnika ministarstva o toj temi jer je takvo pitanje bilo između ostalog postavljeno i to je demantirano obzirom da je riječ o vlasništvu, dakle i Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, svaki pčelar na svojoj zemlji može postaviti svoje pčelinjake. A kad je riječ o dovoženju pčela u neku drugu sredinu, onda se koristi Pravilnik o pašnom redu i tad se pristupa prema proceduri koja je za to predviđena. Kao što sam već rekla, pravilnik iz 2008. je neustavan i potrebno ga je pod hitno donijeti, ne možemo mi donijeti zakon a pravilnik još nije ni počeo se izrađivati novi, rečeno mi je na odboru da će 2022. A što se tiče povjerenika, dane su mu velike ovlasti, i to neosnovano, i on će se definitivno po svojoj volji odlučivati kome, kada i gdje može postaviti svoju košnicu i to je ono što je ključni problema toga svega. I sada je na redu još jedan Klub zastupnika zeleno-lijevoga bloka, završno, g. Tomislav Tomašević. Zato zaključujem raspravu i glasovat ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra, petak, 30. travnja, u 9 i 30 nastavljamo sa jednom točkom dnevnoga reda, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o vodama.